Alespoň tak se to píše v programovém prohlášení. Navíc je zde i přijatá novela školského zákona, která zavádí přípravné třídy v základních školách. Závěrem musím podotknout, že celá struktura vzdělávání je v současném zákonodárství stavěna na hlavu.

Myslím si, že pokud takovéto nesmysly přijmeme, tak si nezasloužíme být národem pokračovatelů Jana Amose Komenského. Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. To je po novele zákona o jednacím řádu.

Děkuji. První se hlásí paní poslankyně Marta Semelová do podrobné rozpravy.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Já bych se tímto chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2052. Pokud jde o péči, navrhuji, aby byla do třetího roku věku dítěte, od třetího roku do zahájení povinné školní docházky navrhuji, aby nebyla péče, ale vzdělávání, předškolní vzdělávání podle rámcového vzdělávacího plánu zabezpečeno kvalifikovanou učitelkou mateřské školy. Za další navrhuji, aby stravování bylo zabezpečeno poskytovatelem dětské skupiny, a ne aby si děti musely nosit balíčky z domova.

Pokud jde o stravování, souvisí to také se zdravým vývojem dítěte. Mělo by být zabezpečeno tak, aby byly splněny všechny normy tak, jak je to v mateřské škole. Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Nyní v podrobné rozpravě paní poslankyně Alena Nohavová. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je zanesen v systému pod číslem 2020. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec František Adámek, poslední přihlášený do podrobné rozpravy.

Děkuji panu poslanci Adámkovi. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

To znamená, že končím druhé čtení tohoto návrhu, děkuji zpravodajům, děkuji zástupci předkladatelů a končím bod číslo 5. Ptám se, jestli za pět minut stihneme nestihneme, vidím odpor.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Využiji tedy ten čas, který máme do jedné hodiny. Při losování interpelací, které mají proběhnout dnes odpoledne na předsedu vlády, byla moje interpelace vylosována jako 11., ale je tam chybně přepsán obsah interpelace. Je zde napsáno, že interpeluji pana premiéra ve věci projektu ministryně Šlechtové. Já jsem napsala, že interpeluji pana předsedu ve věci projevu ministryně Šlechtové.

Prosím tedy, aby to bylo upřesněno tak, aby se pan premiér na ni mohl připravit. Děkuji vám. Myslím, že to pan premiér ocení, že upřesnila předmět své interpelace.

Pana ministra Mládka se ptám, jestli bude odpoledne přítomen?